Nedělá se žádný test na příjmy.

A pokud má 200 tisíc a méně, tak dostane slevu na děti podle tohoto návrhu. A pokud má náhodou daňový základ větší než 200 tisíc, tak nedostane. Vezměte si průměrnou mzdu, spočtěte si, jaký je daňový základ bez odpočtu pro manželku, manžela či děti, a zjistíte, že to je méně než průměrná mzda, komu přiznáváte v tomto návrhu nárok na tuto slevu.

Já tady vidím jasnou nerovnost. A já jí nerozumím. Já v tom kompromis nevidím. Já v tom vidím úplnou změnu. Já jsem proti, aby to bylo jasné. Já si myslím, že sleva na dani by měla být pro každého bez ohledu na to, jestli je zaměstnán, jestli má větší příjem v zaměstnání, nebo nižší, jestli je živnostník, který používá paušály, nebo živnostník, který nepoužívá paušály. To je přístup správné rodinné politiky státu podle občanských demokratů.

A znovu chci vyvrátit mýtus paušály nejsou zavedeny kvůli výši daní, ale kvůli zjednodušení byrokracie u malých podnikatelů. To je správný důvod. Není to důvod toto, aby někdo platil nižší daně. Protože pokud se u někoho... Já se velmi omlouvám. Milé kolegyně, milí kolegové, prosím o vyslechnutí pana kolegy Stanjury.

Proč by platil vyšší daně za cenu vyšších nákladů na vedení účetnictví? Tam ta logika není a myslím, že každý se rozhodne individuálně a sám si musí zvážit, zda úspora na straně vedení účetnictví je dostatečně kompenzovaná tím, že mám 20 %, anebo 40 %, anebo 60 %, podle toho, který paušál používám, podle typu živnosti jako daňový základ. Takže vás prosím, abyste to podpořili a nedělali jste rozdíly mezi zaměstnanci a živnostníky, dokonce mezi samotnými živnostníky, mezi těmi, kteří používají paušály a kteří ne. Pan ministr financí velmi rád říká, že nezvyšuje daně. A že to je on a jeho hnutí, které brání zejména sociální demokracii v jejích nápadech zvýšit daně. Pokud by to byla pravda, bylo by to jenom dobře. V některých případech to dokonce je pravda. Například vláda se neztotožnila s návrhem sociálních demokratů na sektorové daně a podobné věci. Ale v tomto případě to pravda není.

Dneska máte šanci ten chybný krok, kdy jste ty daně zvedli, napravit. Ještě se nic nestalo. Takže přestože jste to změnili, ještě nikdo nemusel za rok 2016 solidární přirážku platit. Pokud ovšem odmítnete náš pozměňovací návrh, k čemuž se evidentně chystáte, protože reflektuji výsledky projednávání a hlasování v rozpočtovém výboru, tak ty daně prostě zvýšíte.

To je první interpretace. To znamená, posuzujeme výsledek podle toho, kdo byl v konkrétní vládě ministrem financí, a ne podle toho, zda ty návrhy jsou totožné. Což v tomto případě jsou totožné. Druhá možná interpretace, a když jednu nebo druhou bude ctít pan ministr Babiš, tak je to naprosto korektní a legitimní. Pokud budete pan ministr financí říkat: Když jsem byl mimo politiku, mimo vládu, tak jsem považoval solidární přirážku za špatné rozhodnutí a z tehdejšího pohledu jsem to samozřejmě oprávněně kritizoval.

I toto je legitimní výklad a možná interpretace možného dnešního hlasování.

Nebo neřekne jinou větu: No to přece je důležité, kdo je ministr financí.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Votava. Ještě pro informaci: kdo ztratil klíče od auta, tak jsou v parlamentním bufetu. Dámy a pánové, nechci pískat tento spor, ale chtěl bych upozornit na jednu věc. Když tady byla debata, že v podstatě jsme v degresivní dani od určitého výběru díky stropům na sociální zabezpečení, tak pan kolega Kalousek zdůrazňoval, že toto bylo vyrovnáno solidární daní. Takže když ta solidární daň odpadne, tak chci jenom upozornit, že se vracíme zpátky k degresivnímu zdanění, pokud budeme odvody na pojistné počítat jako určitou daň, a jak víte, tak v Evropě ve většině států je normální progresivní zdanění. Děkuji panu poslanci Opálkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Votava. Děkuji za slovo. Já jenom k těm výdajovým paušálům. Často se hovoří, myslím, že to i takhle pan kolega Stanjura pojal, jako určitá diskriminace těch, kteří používají výdajového paušálu, oproti těm, kteří nepoužívají, a oproti zaměstnancům, že tedy nemají nárok na slevu na manželku a na děti. Ale tady si přece může každý svobodně vybrat.

Nemusí evidovat výdaje.

Tady si přece může každý rozhodnout. To je na svobodném rozhodnutí.